Takže ostatní infrastruktura patří skutečně do rukou obcí, případně právnických osob, které si ty obce zřídily. To, že si starostové a zastupitelstva městská a obecní najímají soukromé provozovatele, to je druhá věc.

Jinak samozřejmě tam, kde se ty obce uchýlily k tomu, aby si ty soustavy spravovaly samy, tak se bohužel prokazuje, že ta obec není schopna to dělat tak, aby to bylo efektivní.

Děkuji za slovo. Kolegové mě upozornili, že jsem ve své předchozí řeči nebyl úplně jednoznačný, když jsem hovořil o tom, že podpoříme návrh na zamítnutí. Tak nepodpoříme návrh na zamítnutí všech tří návrhů, ale podpoříme zcela jistě návrh na zamítnutí toho návrhu KSČM, ale podpoříme to, co tady říkal pan předseda Kováčik, to přerušení do toho, než Ministerstvo zemědělství předloží vlastní návrh novely Ústavy. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji a posledním přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, rád bych se vyjádřil k těm třem projednávaným sněmovním tiskům. Nebudu nijak obsáhlý.

Na druhou stranu není pravdou to, a to bych si mu dovolil oponovat, že by nepřinášel vůbec nic nového. Ten návrh, který jsme předložili po dlouhé debatě a diskuzi, tak v té střídmosti skutečně přináší pět nových slov, a to jsou ta slova, že v článku 7 doplňujeme zejména vodní zdroje a půdu. A to neznamená, že by se tím pádem, pokud by tato změna Ústavy byla přijata, že by se nic nezměnilo. Tím vypíchnutím, tím zdůrazněním vodních zdrojů a půdy vytváříme vlastně ústavní mantinely i pro zákonodárce, kterými se potom zákonodárce jak na centrální úrovni, na půdě Parlamentu ČR, tak ale ti, kteří vydávají vyhlášky na úrovni krajů, případně obcí a měst, musí řídit, a samozřejmě a jistě to ví i ctěný kolega Marek Benda tato věc se potom promítá do judikatury a výkladů ať už na úrovni Ústavního soudu, či dalších institucí. Já myslím, že nikdo z nás tady nepopírá to, a nakonec o tom svědčí ta dnešní schůze, od rána se tady bavíme o ochraně vody, bavíme se o ochraně půdy. To bych chtěl mimochodem také zdůraznit.

Čili tam byly uvedeny pouze obecně ty přírodní zdroje. Ale my jsme přesvědčeni o tom, že situace je vážná.

Já myslím, že to jsou přesně ty příklady, kde vidíme, že to deklarování veřejného zájmu na ochraně vody, vodních zdrojů a půdy je skutečně věc zásadní, a v tomto smyslu bych požádal i o podporu tohoto sněmovního tisku. Na rozdíl od těch ostatních dvou návrhů lidovci neznárodňují, lidovci nevyvlastňují, stejně tak jako nezavádíme nová práva na pitnou vodu apod. Jsou to věci, které jsou k diskuzi, a nakonec už to tady zaznívalo z úst předchůdců pojďme o tom návrhu na ústavní ochranu vody, vodních zdrojů a půdy debatovat dál. Já jsem uvítal to, že pan ministr Toman vytvořil ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí tu pracovní komisi, tu platformu.

Je rok za námi a ten vládní tisk tady pořád není. To si myslím, že je možná ku škodě věci. Nemuseli bychom dneska tu diskuzi a sloučenou rozpravu přerušovat a mohli bychom už debatovat i nad tím vládním návrhem. Nakonec pokud je mi známo, tak příští týden se má uskutečnit na půdě Senátu diskuze i se zástupci vlády o tomto tématu. Ústavní mantinely. Nejsme žádným způsobem nějak razantní.

A za poslanecký klub KDUČSL bych chtěl podpořit návrh pana předsedy Kováčika.

Prosím, máte slovo.